Já jenom doufám a předpokládám, pane ministře, že nemluvíte o tom, že 14. jste zajistil, co tato firma slibuje 11. listopadu. Protože pokud pracujete takhle, tak sám víte, jak je důležité, aby ve zdravotnictví se jednalo rychle, záleží na každém životě. Pokud samozřejmě jste vyjednal těch půl milionu balení nad rámec toho, pak je to nová informace a stojí za to, abyste ji řekl novinářům, abyste ji sdělil vládě a abyste o tom informoval veřejnost. Ale pokud je to stará informace, tak nevím, proč přicházíte 54 dní po tom, abyste oznámil nám něco, co už všichni dávno vědí, tak to za prvé. Já se vás ptám, kdy jste je objednal a kdy jste je dovezl, protože není možné dohledat tyto statisíce balení, které se do České republiky dostaly. Vím, že sem byl dovezen. Když si běžný občan přijde pro ten lék původní, doplatí 115 korun, když dostane ten, co objednala vláda, ten je hrazený, takže je tam ten rozdíl. Ale to je legitimní, je to zákonné, takže na tom není asi nic špatného, akorát občan některý zaplatí, některý nezaplatí. Dále bych chtěl ještě reagovat na jednu věc, která zazněla v televizi v neděli, kdy paní předsedkyně Markéta Adamová Pekarová říkala, že se jedná o výpadky léků, celoevropský problém.

A co tam ještě zaznělo v televizi, a to mě docela zaskočilo až překvapilo, řekla, že Státní ústav pro kontrolu léčiv a teď ta citace nebude úplně přesná, za to se omlouvám ale bylo to něco v tom smyslu, že ne včas informoval ministra o této vzniklé situaci.

Já předpokládám, že o tom víte. To znamená, že se každou minutu, každých pět minut, každých deset minut se může kdokoliv z vašeho úřadu do tohoto systému dívat. Takže to si myslím, že nebyla přesná informace, která zazněla, protože jak říkám, kdokoliv z ministerstva se tomu může pověnovat. Ale je třeba, aby někdo ty úředníky řídil, aby tu informaci po nich chtěl, protože ten systém je.

Já si myslím, že tady nejsou, ale ve čtvrtek nebo prostě pokud se dostane na moji interpelaci, tak se to dozvíme. A potom další otázka.

Ano, děkuji, zaznamenala jsem si. Nyní vystoupí paní poslankyně Šafránková, ta má dvě přihlášky, ale každopádně můžete mluvit ano, v jednom bodě a připraví se poté pan poslanec Vondráček. Prosím, máte slovo. Děkuji vám za slovo, paní místopředsedkyně.

Jak už jsem říkala, jedná se o zvýšení příspěvku na péči pro zdravotně postižené občany, závislé na péči jiných osob, v prvním a druhém stupni závislosti, který se naposledy zvyšoval před hrozivými sedmi lety.

Víte například, kolik činí příspěvek na péči pro zdravotně postižené občany v prvním stupni závislosti? A já navrhuji tento bod zařadit jako druhý bod dnešního jednání, případně jako první bod zítřejšího středečního programu.

Tady se jedná o zvýšení rodičovského příspěvku o 60 000 korun a také zavedení automatické valorizace přímo do zákona.

A vláda není schopna návrh zákona na jeho zvýšení sama předložit stejně tak, jako už více než rok není schopna předložit návrh na zvýšení příspěvku na péči právě pro zdravotně postižené občany. A tento bod číslo 70, sněmovní tisk 266, navrhuji zařadit jako třetí bod dnešního programu, případně jako druhý bod zítřejšího středečního programu. Děkuji, paní poslankyně. Nyní vystoupí pan poslanec Vondráček a připraví se pan poslanec Juchelka. Prosím, máte slovo.

Navrhuju nový bod na pořad této schůze.

Už jsem tady o něm několikrát hovořil. Několikrát jsem interpeloval jak premiéra, tak ministra vnitra. Každou schůzi tady navrhuji zařazení tohoto bodu.